Děkuji za slovo. Já bych možná ještě i zareagovala na pana poslance Stanjuru.

A stejně tak ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Otevírám rozpravu podrobnou, do které mám dvě přednostní práva, a to zpravodajky a pana předsedy klubu ODS, a potom paní Fischerovou jako řádně přihlášenou do podrobné rozpravy. Nyní paní zpravodajka v podrobné rozpravě. Prosím.

Pokud pojišťovna měla a mohla při uzavírání pojistné smlouvy nebo v průběhu trvání pojištění si být vědoma, že ujednaný limit pojistného plnění nezajišťuje uspokojení všech nároků zákazníků cestovní kanceláře vyplývajících z § 6, nemůže v případě pojistné události omezit pojistné plnění ujednaným limitem. Nyní pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo v podrobné rozpravě.

Omlouvám se. Stačí jedna věta, paní zpravodajko. Prosím.

Děkuji.

Takže vás, vážené dámy, vážení pánové, budu informovat, že v systému je můj pozměňovací návrh, který se vztahuje k pozměňovacímu návrhu výboru pro veřejnou správu a současně výboru hospodářského.

Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak ani u paní ministryně, ani u paní zpravodajky. Takže končím bod číslo 14, druhé čtení návrhu zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že platí dohoda z úterní gremiální porady vedení, tak přerušuji dnešní jednání do zítřejších 9 hodin do rána a máme v 9 hodin před sebou odpovědi na písemné interpelace, se kterými vyslovili poslanci nesouhlas, a potom pevně zařazené body od 11 hodin a odpoledne ústní interpelace. Připomínám, že zítra po 18. hodině po vyčerpání ústních interpelací budeme pokračovat v jednání mezinárodními smlouvami a zprávami, které byly dohodnuty.